Já bych byl rád, abychom si teď, v tuto chvíli řekli, že nemusíme dělat žádné experimenty, že si můžeme říct, jakým způsobem pokračovala situace v Brně a jakým způsobem může pokračovat situace v Ústí, i když trošku jinak, protože každé město je jiné, každé má ještě trošku jiné problémy, které k tomu je třeba přidat. Ale je strašně důležité si říct také to, že den ze dne tento problém nevyřešíme, a prosím vás, nevyřešíme ho ani za čtyři roky, protože čtyři roky jsou příliš krátká doba, aby se mohlo něco změnit. Nicméně nejdeme z nuly. Můžeme se podívat na několik desetiletí, které dělí vývoj problematiky ve městě Brně a v Ústí nad Labem, a můžeme si říct, že se to dá někam posunout.

Já si nemyslím, že to je řešení. Prosím vás, tady se rozběhla široká debata, která zaběhla do exekucí, zaběhla do všech možných věcí. A já řeknu: ano, je v pořádku, že se tady budeme bavit o bydlení, protože to je taky jedna z podmínek, aby se to mohlo řešit, budou se musit postavit nějaké byty. Ale to všechno leží třeba také před tím zastupitelstvem, a teď budu mluvit konkrétně o tom Ústí, třeba před tím zastupitelstvem v Ústí, jak to budou řešit v příštím volebním období a ty první kroky udělají. Ale žádné takové řešení této problematiky, žádné velké řešení, které by teď vyřešilo nějaký problém, tady skutečně není.

Teď v tuto chvíli je zde řešení, abychom malým kamínkem přispěli k možnosti, aby se v těch obcích vůbec mohli lidé bránit.

Viděl jsem, že v Ústí na tom teď začínají pracovat, že jsou tam nějaké plány, aby nějaké byty k dispozici měli. Je to spíše otázka pro příští rozpočty, aby tam byly nějaké prostředky pro tyto lokality.

Je spousta lidí, kteří to budou řešit a budou ochotni na to poskytnout peníze, dát je i ze svého.

Záležitost k tomu řešení bude na prvním místě tady v Poslanecké sněmovně při schvalování rozpočtu a připravování návrhu rozpočtu na příští rok i na další roky, protože tady musí být dlouhodobý výhled pomoci v této věci.

Ale prosím, abyste nezapomněli, že tady můžete pomoct a že to je právě to poslání v té politice, které máme, abychom pomáhali prostřednictvím i státního rozpočtu tam, kde je to opravdu potřeba a kde je to spravedlivé.

Nyní dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Děkuji.

Souhlasím naprosto s tím, že represe, která nebolí, není represí, pak to není represe.

A to je, myslím, to, o čem tady celou dobu diskutujeme.